Ten byt je ve špatném stavu.

Život na ubytovně pro pana Bronislava není možný kvůli již zmíněným zdravotním obtížím. Jak to budeme řešit? Ten pán je jasně nemocný, je mu přiznán invalidní důchod třetího stupně, a přesto mu tato Sněmovna chce odebrat ty poslední prostředky na bydlení, chce ho vystěhovat na ulici, aby jeho osud byl ještě obtížnější?

Omlouvám se, pane poslanče.